Máte slovo. Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě do 16. dubna a následně další vyhlášené lhůty do 6. května 2014 od poslaneckých klubů návrhy. Přijala k nim své usnesení číslo 61, které bylo včera ihned po jednání volební komise zasláno na poslanecké kluby, a zároveň ho, vážené kolegyně a kolegové, máte rozdáno na lavicích. Proto pokud souhlasíte nebo pokud není námitka, nebudu toto usnesení číst. Děkuji. Volební komise v tomto případě navrhuje provést tu volbu, respektive nejdříve tedy odstoupení z funkcí a poté nové nominace odsouhlasit, posvětit formou veřejného hlasování. Předtím ale ještě připomenu, že zákon číslo 90/1995, o jednacím řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustavených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem celé Poslanecké sněmovny a volba se vždy koná většinovým způsobem. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala, jak už jsem řekl, rezignace poslanců a poté abychom provedli volbu nových členů orgánů Sněmovny, tak jak je kluby navrhly. Ještě jednou se odvolávám na usnesení komise číslo 61, které máte na svých stolech. I zde navrhuji, jak už jsem řekl, volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení en bloc. Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu. Děkuji. Otvírám k projednávanému bodu číslo 73 rozpravu. Není tomu tak. Končím rozpravu. Nyní prosím, abychom nechali hlasovat o rezignaci poslanců v orgánech Poslanecké sněmovny podle tohoto usnesení. Dobře, děkuji. Zahajuji hlasování o usnesení, tak jak bylo předneseno. Je to hlasování 130. Kdo je proti? Končím hlasování. Přítomných poslanců je 163, pro přijetí bylo 132 , takže toto usnesení bylo přijato. Já vás ještě poprosím všechny vás odhlásím a znovu se přihlaste. Můžeme pokračovat v projednávaných bodech. Prosím o veřejné hlasování. Dobře. Dávám hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo předneseno. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zdržel se? Končím hlasování číslo 131. Přítomných poslanců je 136, pro bylo 133 , takže usnesení bylo přijato. Kolegyně, kolegové, děkuji za jednoznačnou podporu. Kéž by se nám tak dařilo i u dalších bodů této schůze. Nyní prosím, pane předsedající, o otevření dalšího volebního bodu. Bude to bod 67 Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu. Dobře, děkuji.